My jsme se tomu tisku věnovali docela obšírně, my jsme si jej vyžádali ještě dříve, než k nám přišel do Senátu, a už v březnu jsme ho projednali na podvýboru pro energetiku a dopravu. Následně jsme se k němu vraceli, až přišel od vás. Vyžádalo si ho několik výborů, jednak výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, ústavněprávní výbor, podvýbor pro energetiku a dopravu a stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů Finanční správy.

Jednak je tam pozměňovací návrh, který řeší tu bezpečnostní pojistku, a jednak jsme si dovolili inspirovat vaším doprovodným usnesením i Senát stejné doprovodné usnesení k tomuto tisku přijal.

Prosím, pokračujte. Zkrátka vám chci poděkovat za tu práci, kterou jste tady odváděli. Poděkovat i vašim rodinám, že vám byly oporou a že vás podržely. A přeji vám, ať už dopadnou volby ve váš prospěch, či neprospěch, tak pamatujte, že i kolikrát prohra znamená velká výhra. Já vám za to moc děkuji a té spolupráce si velmi vážím. Děkuji.

Prosím, pane poslanče.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Samozřejmě podporujeme ten senátní návrh, protože zapracovává zvýšená bezpečnostní kritéria i do budoucna. Děkuji. Poté, co jsem vyzval paní poslankyni, jsem zaznamenal přihlášku pana předsedy Bartoška, a předpokládám, že s přednostním právem, takže prosím. Za mě krátce, pane místopředsedo. Sami to víte, že se kolem jeho podoby vedly dlouhé diskuse. Jsem rád za to, že se nakonec podařilo dospět ke společnému konsenzu, který má podporu, předpokládám, většiny v Poslanecké sněmovně, včetně toho, že byla dodržena dohoda v Senátu o podobě pozměňujícího návrhu, takže děkuji i Senátu za jeho roli, kterou v průběhu přípravy tohoto zákona sehrál. A já vás, kolegové a kolegyně, poprosím, abyste podpořili senátní návrh tohoto zákona, protože skutečně pamatuje na bezpečnostní pojistky a bezpečnost pro Českou republiku, a věřím, že to je priorita pro nás pro všechny. Děkuji a nyní tedy pan poslanec Třešňák. Než dorazí, seznámím Sněmovnu s omluvenkou. Prosím, pane poslanče. Vážená paní senátorko, vážený pane vicepremiére, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Nicméně ten původní zákon řeší tedy především veřejnou podporu a samotné financování.

A na závěr mi zde dovolte zmínit takovou krátkou poznámku.

Děkuji za slovo, pane předsedající. V každém případě jsme na začátku cesty. Veškeré predikce do budoucnosti ukazují zvýšenou potřebu výroby elektřiny České republiky včetně spotřeby a tak dále.